I za ty lidi, kteří se utopí.

Jednoznačně. Takže znovu opakuju... Tady jsou k tomu titulky.

My jsme to nikdy nedovolili! Nedovolili!

Ale to jsou fakta, pane premiére. To jsou fakta.

Má to logiku? Co říkám? Solidarita nemůže být povinná. Podstata nového návrhu migrační politiky je nesmyslná. Tak už neříkejte, že my jsme něco odsouhlasili. Neodsouhlasili!

Už jste šéf Národní agentury sportovní? Můžete si tady přečíst titulek: Migranty pašují Češi jako řidiči. Dosud byly zločinecké gangy organizované především cizinci.

Takže já už nevím, jak to mám vysvětlovat.

Ano, politika lží.